A třetí, co navrhuji, je 60 mil. na podporu a posílení financí na podporu odbahňování rybníků, protože to je jedna z oblastí, která v České republice dlouhodobě chybí. Rybníky se nevyplatí vybagrovávat, ale součástí toho pak jsou fakty, že jsou i ty malé lokální povodně apod., protože nemáme systém, jak udržet vodu v krajině. Neudělámeli něco konkrétního, tzn. nebudemeli vytvářet programy pro to, aby takovýmto věcem bylo do budoucna bráněno, budou to všechno jenom plané sliby. Tady je máte černé na bílém. Přál bych si, abyste tento z hlediska celku státního rozpočtu možná nevýznamný, ale dovnitř zemědělského sektoru významný pozměňovací návrh podpořili. Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Nyní se slova ujme pan poslanec Adolf Beznoska, který je dalším přihlášeným do podrobné rozpravy ve druhém čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Tento návrh se ale posléze stal návrhem tak, jak ho prezentoval předseda poslaneckého klubu ODS pan Zbyněk Stanjura. Čili přihlašuji se tímto ke sněmovnímu dokumentu pozměňovací návrh číslo 151. Další s faktickou poznámkou pan předseda Faltýnek. Dámy a pánové, já jenom jednu větu k reakci na vystoupení pana kolegy Bendla. Chtěl bych říct, že zemědělský výbor samozřejmě projednal kapitolu rozpočtu Ministerstva zemědělství a tyto pozměňovací návrhy tam padly. Musím konstatovat, že pro tyto pozměňovací návrhy tam hlasoval pouze pan poslanec Bendl.

Tak dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Zahradníček.

Prosím, pane poslanče. Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, velice krátce. Tímto nemohu souhlasit se snížením rozpočtu pro hasiče a příslušníky policie a trvám na původním návrhu rozpočtu kapitoly 314. Tento návrh také plně podporuje klub Komunistické strany Čech a Moravy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji. Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Vácha. Vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, chtěl bych dát pozměňovací návrh, který byl načten do systému pod číslem 158.

Příloha dvě v původním znění snižovala rozpočty jednotlivých kapitol přibližně o 5 %. Pak se ale zjistilo, že se těm jednotlivým kapitolám vezme moc peněz, takže se udělala revize a brala se jednotlivým kapitolám přibližně 2 % až 6 %, a to pouze z provozních výdajů. V jednom jediném případě došlo k chybě.

Pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku číslo 6/2.

Za prvé.

Výše uvedené změny se promítnou do celkových součtů rekapitulace změn rozpočtu 2014.

S faktickou poznámkou je přihlášen předseda Stanjura. No chyba se nestala. Vládní většina to odmítla, takže není to žádná ani chyba tisku, ani chyba úvahy. Speciálně jsem se na to ptal.

Já bych chtěl trošku zklidnit ty vášně.

A k takovým chybám dochází. To znamená, já se snažím tu chybu opravit. Neberte to nějak politicky, opravdu jde jenom o ty mladé vědce, prostě o tu elitu národa, které vezmete peníze tím, že byste tento návrh nepřijali.